Ale my tady neposuzujeme úmysly, posuzujeme činy, posuzujeme výsledky. A co jiného to je než posedlost, když projekt kontroly nad ekonomickými aktivitami obyvatelstva už ztrácí poslední zbytky přiměřenosti?

A to je ta absurdita. Na tomto příkladu se dá představit ta absurdita toho, co se zde snažíte zavést v podobě další vlny EET. To je ta absurdita, která se odehrává teď v této Poslanecké sněmovně.